12.

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Marian Jurečka. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, jenom velmi stručně.

Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Staněk. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ani já nemám k tomuto už žádné další komentáře a další slovo v podstatě odkazuji na zpravodajskou zprávu, kterou jsem přednesl před chvílí k oběma bodům a sněmovním tiskům. Děkuji. Také děkuji, pane zpravodaji.